Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 63 narodna poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su prisutna 84 narodna poslanika, tako da imamo kvorum i mogućnost da nastavimo naš rad. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Milisav Petronijević i Vesna Ivković. Nastavljamo pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade i to sa saradnicima. Danas je sa nama ministar, gospodin Zoran Đorđević i gospodin Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovom prilikom ih i pozdravljam i želim dobrodošlicu. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić. Da li želite reč profesore? Morate ubaciti karticu da bi se javili za reč. Izvolite. Hvala lepo. Ukupno sam podneo 12 amandmana u dogovoru sa borcima i ratnim vojnim invalidima koji već peti mesec protestuju pod šatorima u parku i koji su bili primljeni od predsednika Republike i petoro ministara, ne znam da li su svi bili muški ili je bilo i žena ministarki, ali na žalost niko, ni jedan od ovih amandman koji su oni tražili nije dobio saglasnost, odnosno nije prihvaćen od Vlade, odnosno resornog ministarstva. Dakle, ovim članom 7. određuje status borca i razvrstavanje u kategoriji borca koji imaju pravo na borački dodatak. Treba istaći a prava utvrđena ovim zakonom zasnivaju se na principu nacionalnog priznanja. Shodno tome rešenje koje je predvidela Vlada Republike Srbije po meni je u suprotnosti sa ovim članom jer se rešenje koje je predložila zasniva isključivo na principu socijalne pomoći. Budući da je stavila klauzule koje uslovljavaju borca socijalnim statusom da bi mogao ostvariti pravo na borački dodatak. Mislim da je apsolutno neophodno da svi borci steknu status zaslužnog građanina, odnosno ostvare pravo na borački dodatak kako bi im se odalo priznanje za njihovu spremnost i požrtvovanost za narod i otadžbinu, pogotovo imajući u vidu da su dezerteri pomilovani i da se borac i dezerter nikako ne smeju naći u istoj ravni i da je borca neophodno uzdići, ne samo u odnosu na dezertera, već i u odnosu na običnog građanina. To je moj predlog i molim ministra da uvaži ovaj amandman. Hvala. Hvala, profesore Ševarliću. Izvolite. Javnost bi trebalo da zna i upravu zato i intervenišem po Poslovniku, da vi iz vladajuće koalicije sve više problema imate sa obezbeđivanjem kvoruma za početak sednice za glasanje. I sada je trebalo prekinuti sednicu, a ne pola sata čekati ovde da se nekako čudno sakupi tih 184, koliko ste rekli da ima poslanika u sali. Jednostavnim brojanjem, ovako videlo se da vas je bilo 82, ne znam tu tehniku uspevate da uredite. Nismo hteli tada da intervenišemo u tom smislu da se prebrojavamo, da se prozivamo itd, ali jednostavno želimo da javnost zna da vladajuća većina ima ozbiljnih problema sa kvorumom sada u finišu ovog skupštinskog saziva.

Što se tiče kartica koje su poslanici ostavili, a izašli su napolje. Što se tiče samog kvoruma prvo trebali ste da intervenišete već sa povredom Poslovnika odmah posle toga. Sada ste intervenisali posle govora profesora Ševarlića. Što se tiče većine i kvoruma nemojte da brinete.

Naravno da sam potpuno saglasna sa mišljenjem Vlade da amandman ne treba prihvatiti. Član 7. pomenutog zakona na detaljan način, a u zavisnosti od dužine vojnog angažovanja, razvrstava borce u tri kategorije, prvu, drugu i treću. Moram da napomenem da što se tiče donošenja ovog zakona i učešća u izradi Predloga ovog zakona bio je obuhvaćen veliki broj boračkih organizacija, preko 50. Učestvovalo je ukupno 1600 ljudi iz lokalnih samouprava, iz nadležnih ministarstava iz boračkih organizacija, jer ne smemo da zaboravimo da je rasprava o ovom zakonu sprovedena i u 13 gradova. Ono što želim da naglasim, ovim zakonom se prvi put precizno definiše i prvi put zakon definiše termin borac.

Oni su se stideli tih boraca koji su herojski branili našu otadžbinu na Košarama i Paštriku. Stideli su se njih, verovatno dodvoravajući se onima protiv kojih su se ovih borci borili. Prvi put borcima sa Košara i Paštrika puno priznanje za njihovu veličanstvenu borbu, za njihovu herojsku odbranu naše otadžbine upravo je pokazao Aleksandar Vučić, upravo onim rečima govoreći da je 20 godina bilo dosta sramote i srama, televizijskog ćutanja i ćutanja ovim borcima. Takođe, Aleksandar Vučić naveo je da su ovi borci najbolji deo nas i najbolji deo Srbije. Za vreme žutog tajkunskog preduzeća Đilasa, Tadića, Jeremića i ovih u različitim agregatnim stanjima, ja više i ne znam kakva su njihova imena, ni nebo nad Republikom Srbijom nije bilo slobodno. Ne da avioni nisu mogli da lete, avioni naravno u vreme žutog tajkunskog preduzeća nisu ni postajali, nego je i vrapcima bio onemogućen let iznad Republike Srbije, jer taj vazdušni prostor nije bio slobodan.

Taj prostor je relaksiran i nebo nad zemljom Srbijom postalo je slobodno. Niko do Aleksandra Vučića, a 75 godina je prošlo, nije otišao i položio cveće na spomenik „Aerodrom slobode i savezništva SAD i trupa generala Draže Mihajlovića“ To je jedna od najpoznatijih vojnih operacija nazvana „Halijard“, gde su građani Pranjana i trupe vojske u otadžbini generala Draže Mihajlovića spasili 500 američkih pilota. To Amerika nije zaboravila, ali su zato sve vlasti do Aleksandra Vučića to zaboravile. To nije smelo da uđe u istorijske udžbenike, o tome nije smelo da se govori. Srbija je antifašistička zemlja. Mi odajemo dužno priznanje svim borcima koji su se borili za slobodu naše otadžbine. Srbija je slobodarska zemlja i kroz ovaj zakon pokazujemo upravo poštovanje prema borcima, jer poštujući borce mi u stvari poštujemo i sami sebe. Naravno da ljubav prema otadžbini, ljubav prema svom narodu, ljubav prema napretku Srbije mora da pobedi, a to je politika Aleksandra Vučića. Sve ono drugo je zlo, dobro mora da pobedi to zlo i da to zlo oličeno u žutom tajkunskom preduzeću pljačkaša, lažova, prevaranata i manipulatora pošalje na brlog istorije. Zahvaljujem. Hvala, gospođo Jevtović Vukojičić. Amandman kojim se posle član 7. dodaje novi člana 7a, podneo je narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić. Izvolite profesore. Deo mojih amandmana je podudaran sa amandmanima koje je podneo general Delić, čovek koji verovatno najbolje, ne verovatno, nego sigurno najbolje poznaje boračke probleme među ovim sazivom Narodne skupštine. Zaista je zabrinjavajuće da resorno ministarstvo ni jedan amandman njegov, a ni moj nije prihvatilo. Evo vam prilike da prihvatite jedan od amandmana koji ne podrazumeva finansijske dažbine, budući da je stalni izgovor da nema para u budžetu. Ako ima para za druge stvari moralo bi se naći i za borce, barem srazmerno. Prema tome, amandman 7a, koji borci predlažu, jeste da se dokazanim dezerterima zabranjuje obavljanje bilo koje javne funkcije. To su oni dezerteri koji su pravnosnažno osuđeni odlukama nadležnih sudova, vojnih ili civilnih, već ne znam kako je to sve regulisano. Razlozi za donošenje ovog rešenja su primedbe konsultovanih poznavaoca ovog pitanja i potrebe da se predlog Vlade Republike Srbije dopuni članom koji će zabraniti dokazanim dezerterima da obavljaju javne funkcije. Ovo je od izuzetnog značaja za očuvanje morala i podsticanje patriotizma, sprečiti da bude dozvoljeno nekome ko je u datom momentu više brinuo o sebi nego o državi i narodu da obavlja javnu funkciju. Taj neko apsolutno je nepodoban da obavlja javne funkcije, jer je dokazao da je spreman da svoje lične interese stavlja ispred društvenih i takvim osobama apsolutno treba zabraniti obavljanje javnih funkcija, jer ne postoji ni jedan razlog zašto bi dezerteru trebalo omogućiti da ponovo bude u poziciji da može da izda državne interese zarad ličnih interesa ili čak, hipotetički, da bude i vrhovni komandant Vojske Srbije. To su stavovi boraca i to je predlog koji su oni molili da iznesem u Skupštini. Hvala.

Njihov osnovni zahtev jeste da se izdavanje za borce uveća za duplo više para koliko se daje do sada. Nije sporno da se da njima i duplo više i ova država želi da daje onoliko koliko može za borce, jer oni su neko ko je stao ispred ove države kada je to bilo najpotrebnije. Ali, nemojte samo molim vas da mi pričate o stvarima koje nemaju veze uopšte sa ovim zakonom. Dezerteri su one osobe koje su osuđene pred vojnim sudom. Krivica postoji i rešenje postoji. Vi kada se zapošljavate na bilo kakvu javnu funkciju, vama je potrebno da donesete dokument u kome piše da niste osuđivani. Ukoliko ste osuđeni za bilo šta, pa i za dezerterstvo koje je krivično delo, vi imate trag i postoji trag da ne možete da se zaposlite na bilo koju javnu funkciju. Prema tome, ne treba uopšte to pisati u ovaj zakon i uopšte oni ni u jednom od svojih zahteva nisu to tražili nego su tražili da imaju dan boraca, što smo rekli da je nesporno, ali je predmet drugog zakona. Da imaju posebno ministarstvo, što nije predmet ovog zakona, već je predmet Zakona o ministarstvima. Da imaju status boraca, što ovde prvi put u ovom zakonu postoji. Sad, lični zahtevi nekih od njih, kada je u pitanju PTSP, tu smo izašli u potpunosti, da kažem da nije tačno da nismo ništa izašli njima u susret. Posle sastanka sa predsednikom gde su oni izneli te pete svoje stavove i pete zahteve, neke od tih koji su bili realni mi smo svakako ubacili ovde. Ne možete da tvrdite, ovaj zakon je vrlo specifičan. U izradi ovog zakona su učestvovala sva udruženja, svi savezi i svi koji su želeli da učestvuju i po ovome je specifičan ovaj zakon. Specifičan je i po tome što svaka javna rasprava u Republici Srbiji kada su u pitanju zakoni, se održava u najmanje pet gradova. Ovaj je u 13, a udruženja su tražila da bude i u Rumu u 14. Mi smo bili i u Rumi u 14. Prema tome, mi smo gledali da bukvalno sve što je traženo i ovi ljudi koji protestvuju ispred pripadaju ratnim veteranima, ne borcima, ne kategoriji boraca, nego ratnih vojnih invalida, ovih koji su ispred Skupštine, odnosno u parku. Za njih ovaj zakon je bio korak ispred. To mogu svi, pitajte njih ako budu želeli da budu iskreni, a opet sa druge strane kada su u pitanju borci, opet vam skrećem pažnju, postoji i vi ste sada citirali taj član gde se prvi put uvodi borac. Šta je bila ideja zakona? Do sada nije bilo uopšte registrovanih po bilo kojoj kategoriji, bilo ko ko je učesnik bilo kog rata. Mi nemamo danas u državi tačan broj onih koji su u statusu borca, ratnih vojnih invalida, civilnih invalida, veterana i svih drugih kategorija, nemamo. Mi ne možemo da tvrdimo bilo šta da možemo da uradimo bilo kome i bilo šta da damo, neke nove privilegije, kada ne znamo koliko ih ima. Mi želimo sa ovim prvi put da uspostavimo registar, da taj registar omogući da svaka lokalna samouprava, ne samo država, zna koliko koje kategorije ima u lokalnoj samoupravi i da onda imamo pritisak i udruženja, i saveza, i ministarstva, i države na lokalne samouprave da se u skladu sa tim brojem omoguće neke privilegije upravo tim kategorijama, jer će onda oni moći da budžetiraju i da znaju koliko njih ima. Ako ih ima 300, nema ih 301 ili 299, i neće moći da se zloupotrebljava, jer sad se prvi put uvodi i legitimacija. Tako da svako od njih, kad mu se da neko pravo na lokalnoj samoupravi ili u državi, to pravo će moći da ostvari i neće moći da se lažira. Vi sami znate kakve probleme smo imali u prošlosti i sami znate za vreme dosovske vlasti šta je sve činjeno i ko je dobijao kakve potvrde. Ko je sve dobijao potvrde da ima besplatan vrtić, besplatan parking i ko je sve bio osoba sa invaliditetom. Zbog svega toga je to i ukinuto. Hvala. Hvala, gospodine ministre. Pravo na repliku ima prof. dr Miladin Ševarlić. Izvolite. Gospodine ministre, ja ću ubuduće tražiti prijem kod vas kad budem pripremao amandmane i da gledate da čitam zakon. Da nisam čitao zakon, ne bih mogao ni predložiti ovaj amandman, jer on nije sadržan u zakonu, a traženo mi je, vraćen je tekst bez oznake broja, da upotpunim u kom delu bi trebalo da pripada. Hvala lepo. Hvala, profesore Ševarliću. Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite, kolega Mirčiću. Mi raspravljamo o onima koji su bolji od nas, koji su zaslužniji od svih nas koji ovde sedimo. Mi ovim zakonom imamo za cilj da pomirimo žive, a mrtvima to ništa ne znači. Umesto to da uradimo, mi ponovo pravimo podelu ideološku, nacionalnu podelu u Srbiji i u ovom zakonu amandmanskom intervencijom ponovo se delimo na četnike i partizane. Ponovo imamo nosioce spomenica onih koji su antifašisti i onih koji to nisu, ali su spomeničari. Ovo je bila prilika da konačno i kroz zakonske odredbe, bez ikakvih amandmana izvršimo nacionalno pomirenje. Mi srpski radikali vam govorimo sa punim pravom zato što osnivajući srpski četnički pokret je bio cilj da se nacionalno pomirenje desi u Srbiji. Ima još tih razlika u glavama pojedinaca koji ističu da je prednost to što su njihovi preci bili sa jedne ili sa druge strane uslovno, ali bili su borci protiv fašizma i jedni i drugi i slušali smo i u toku jučerašnjeg dana kako neki iznose svoju ličnu istoriju, misle da će nas fascinirati. Samo u njihovim glavama i u glavi, mi smo bar tako tvrdili, Danice Drašković, postoji podela na četnike i partizane i mi nismo uspeli to da pomirimo, nego ostaje i dalje ta razlika. Znamo mi, gospodine ministre, da je teško izaći u susret svih zahtevima i svim potrebama onima koji su se borili za Srbiju, onima koji su se borili za slobodu i našu i njihovu. Srbija se, ministre, branila i u Kninu i u Vrginmostu i u Petrinji, svugde se Srbija branila. To nije velika finansijska potreba da se izdvoji iz budžeta i za one koji su se borili, jer počeli su da se bore kao pripadnici Jugoslovenske narodne armije, a ne kao pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Tako je sve počelo i zakon kaže da oni koji su bili u sklopu regularnih jedinica imaju pravo na određene beneficije, imaju pravo na određene nadoknade, a mi ovde ponovo delimo na one koji su bili u Vojsci Republike Srpske Krajine i one koji to nisu. Delimo i one koji su branili Srbiju na Košarama, u odnosu na one koji su branili Srbiju na zapadnim granicama srpskih zemalja. Znamo mi da je pored MMF-a jako teško progurati kroz budžetska sredstva bilo šta što bi bilo nadoknada, bar delom nadoknada, za patriotizam onih koji su rizikovali svoje živote i porodicama onih koji su ostali bez svojih najmilijih. To je od 2000. godine gotovo postalo pomodarstvo da onima koji su učestvovali u odbrani Srbije i očuvanju slobode, da se njima ukinu sva prava. Imali smo tu priliku. Sećate se, 2000. godine posle 5. oktobra svi oni koji su bili u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, a bili angažovani u odbrani Srbije, suvereniteta i integriteta bili su otpušteni preko noći. Zar imate bolji primer nego primer jedinice za specijalne operacije, pod okriljem da su svi kriminalci, raspuštena takva jedna elitna jedinica. Zar imate bolji primer nego onih koji su u Ministarstvu unutrašnjih poslova ostali bez posla, pa zar imate bolji primer nego oni koji su se borili u Republici Srpskoj Krajini, sada su i dalje oficiri beskućnici. Zašto? Zato što to ne odgovara i dalje onome ko vuče sve konce, ne odgovara onima koji kontrolišu MMF i svaka stavka koja bi bila u smislu povećanja da se poboljša život ovim ljudima koji su zaslužili, to bi nailazilo na odbojnost MMF-a. Naš stav je potpuno jasan. Ne treba tu puno sredstava da se tim ljudima izađe u susret, treba samo dobra volja i ništa više. A vama koji ste nas juče bombardovali sa tom ličnom porodičnom istorijom, nerazumljiva je jedna stvar za mene lično, kako to da su vam preci bili članovi Ravnogorskog pokreta, a nijedan vam se bližnji rođak nije iselio u Ameriku ili negde u dijasporu, nego su ostali ovde? Ne, nego vam služi da podržite to podgrevanje kako bi se Srbija delila. Hvala, gospodine Mirčiću. Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta. Izvolite, kolega Linta. Podneo sam amandman na član 22. koji reguliše pitanje civilnih invalida rata i civilnih žrtava rata. Naime, ovim amandmanom nije obuhvaćeno 12 civilnih žrtava rata sa područja Krajine. Tražio sam da se član 22. dopuni tačkom 4) koja glasi da se kao civilni invalidi rata definišu i žrtve ratova koje su ranjene, povređene i ozleđene na teritorijama bivših republika SFRJ od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 1995. godine. Moj amandman je Vlada odbila, citiram: „Iz razloga što nije moguće da Republika Srbija pruža pravnu zaštitu civilnim invalidima rata i civilnim žrtvama rata, licima koja su zadobila telesno oštećenje ili poginula van teritorije Republike Srbije, nije moguće proceniti obim potrebnih finansijskih sredstava neophodnih za sprovođenje zakona i obezbeđivanje njihove pravne zaštite“ Ne slažem se sa ovim obrazloženjem Vlade, iz dva razloga. Prvo, ovim zakonom je na veoma korektan način rešeno pitanje vojnih invalida i porodica palih boraca sa prostora bivše Jugoslavije, dakle, i sa područja Republike Srpske Krajine. U tom smislu, mogu samo da pozdravim ovaj Predlog zakona što je regulisao tu oblast na jedan pravedan način. Drugo je pitanje o kome sam govorio, neću da se ponavljam, to je pitanje boraca. Takođe, ne slažem se sa drugim obrazloženjem Vlade, da nije moguće proceniti obim potrebnih sredstava. Gospodine Đorđeviću, mi znamo tačno da ima 12 civilnih invalida rata sa područja Krajine koji nisu obuhvaćeni, odnosno kojima je ukinuta lična invalidnina 2013. godine, kada je stavljena van snage savezna uredba. Naime, preko hiljadu civilnih invalida rata je dobilo lične invalidnine saveznom uredbom iz 2000. godini. Oni su svi primali 12 godina ličnu invalidninu, međutim, ukidanjem ove savezne uredbe njih preko hiljadu ličnih invalidnina invalida je prevedeno na republički nivo, samo 12 civilnih invalida rata sa područja Krajine su ostali bez lične invalidnine. Evo ja ću navesti, čak od tih 12 civilnih invalida rata nekoliko primera, među njima je, već sam pominjao u načelnoj raspravi, Jelena Vukovojac iz Vrhovina, rođena 1983. godine, imala je 22 godine, kada je stradala u zločinačkoj akciji „Oluja“, tačnije u Ličkom Ljeskovcu, više od 24 časa nije dobila medicinsku pomoć, sve dok nije došla u Banja Luku. Drugi slučaj jeste, Gorana Trivić, koja je rođena 1982. godine u Kninu, ranjena je 1995. godine, takođe u zločinačkoj akciji „Oluja“, imala je svega 13 godina, ona je potpuno slepa i 100% je invalid, odnosno invalid prve kategorije. Takođe, je primala 12 godina ličnu invalidninu i od 2013. godine ona tu invalidninu više ne prima. Treći slučaj je Milka Nešić, koja je 1954. godište, ranjena je 1991. godine u Vukovaru. Zatim, Nikola Medaković 1979. godište, ranjen u Vukovaru 1992. godine. Gordana Duduković, ranjena 1991. godine u Lipiku. Milan Petrović 1982. godište, ranjen 1995. godine u Okučanima, za vreme zločinačke akcije „Bljesak“ Nada Vukosavljević, rođena 1958. godine, ranjena 1991. godine u Tenju. Smilja Vučenović, dakle nabrojao sam osam imenom i prezimenom civilnih invalida rata, sa područja Krajine, ima ih još četiri civilna invalida rata, nisam još uvek dobio njihova imena. Tako da gospodine Đorđeviću, gospodine Neriću, ja bih vas zamolio da vidimo danas, odnosno pre glasanja, da se usvoji ovaj moj amandman i da i ovih 12 Krajišnika, civilnih invalida rata bude obuhvaćeno ovim zakonom i da oni nakon sedam godina, od ukidanja lične invalidnine, konačno dobiju to pravo i nastave je primati. Mislim da bi time bila ispravljena nepravda prema ovih 12 civilnih invalida rata. Na naslov iznad člana 24. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, gospodine Periću. Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata, članova njihovih porodica je zalog za budućnost jedne države. Borba za odbranu otadžbine, njene nezavisnosti, suverenosti, poretka je trajna vrednost, a ona može biti motivisana i može biti u želji njenih građana pod uslovom da se oni, koji su imali priliku već da se istaknu, kao takvi, znači, borci ratnici može motivisati druge da rade stalno i u kontinuitetu i da imaju želju da odbrane svoju otadžbinu. Gospodine ministre, niste upravu u jednom kada kažete da su svi dezerteri procesuirani. Nisu, neki su čak ubrzano i napredovali, ali zato što nisu bili procesuirani. Tako da postoje i oni koji su izbegavali učešće u ratu, a bili su obavezni na to, jer je država ulagala u njihovo znanje, u njihove veštine i ostalo, ali su kasnije ubrzano i napredovali. Dobro, sada to treba imati u vidu i mi smo potpuno sigurni da jednim zakonom, ovako delikatno pitanje nije moglo biti rešeno, možda na zadovoljstvo svih faktora, odnosno subjekata na koje će se primenjivati. Ali, ako može u onom ministarstvu kojim kormilari Zorana Mihajlović, da se zakonski propisi menjaju nekoliko puta godišnje, zašto i vi ne bi već sada razmišljali o nekim izmenama i dopunama, ako su vam amandmani poslanika SRS bili neprihvatljivi. Nekoliko mojih kolega je već govorilo da mi se protivimo nazivu „pali borac“ Pali, ne bi sada da dovedem u šaljivu situaciju bilo šta, može da padne neko ko je i dalje živ, padne pa ustane. Ovaj član 24. definiše prava porodica boraca, invalida i u stavu 3. ovog člana je rečeno ko se smatra članovima porodice, poginulog borca. Pa, je ovde on malo, ja bih rekao nelogično - supružnik ili lice koje sa palim borcem živelo u vanbračnoj zajednici, dobro to je i u drugim zakonima tako regulisano - i sa njim imalo zajedničko dete. A šta ako nije imalo? A šta ako nije moglo da ima? Mislim da je ovo potpuno besmisleno. Onda dalje, kada se kaže ko se smatra članovima palog borca, odnosno poginulog borca, deda, baba palog borca, odnosno opet poginulog, zašto ne i unuk, ako može deda poginulog borca i baba, zašto ne može i njegov unuk da ima status člana porodice? Ove članove na koje se odnosni, odnosno subjekte na koje se odnosi ovaj zakon, a živi su, treba ima dati sve privilegije, ne samo ono što budemo sada ovde napisali, našim odnosom prema njima, a to se može izražavati na ulici, to se može izražavati našim odnosom prema tim ljudima. Treba baštiniti, a ono što je država dužna i obavezna da učini, tu nema dileme, tu treba ići sa najširim mogućim ne pomoćima, nego njihovim statusima, njihovim statusima koji će biti definisani kroz zakon.

Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Mi koji smo ga nesporno čitali, a smatram da iznosimo kvalitetne argumente, vi ste najčešće branite ćutanjem. Podneo sam ovaj amandman kojim tražim da se reč - pali borac, zameni rečju - poginuli borac. Mi smatramo da nema nikakvog razloga da se i dalje robuje tom, rekao bih, komunističkom nasleđu i toj floskuli pali borac koja je postojala u zakonima koje su donošeni pod tvrdom komunističkom vlašću nakon Drugog svetskog rata. Ako neko pogine na ratištu, on je poginuo. Vi ovde u obrazloženju toga da odbijate amandman dajete jednu potpuno besmisleno obrazloženje i kažete - ne može stajati poginuli zato što se pod rečju pali podrazumevaju i oni koji su preminuli u roku od godinu dana od oružanih akcija u kojima su učestvovali. Pa, pobogu ako neko pogine, odnosno premine od posledica ratnih dejstava, pa naravno da je i on poginuo i oni se računaju kao poginuli borci. Ono što dodatno unosi, da kažem, neku konfuziju je to što vi kada govorite o vojnicima, govorite poginuli vojnici, a kada koristite termin - borac, onda govorite pali borac. Nikakvog razloga za tako nešto nema i dodatno bih vas molio da odgovorite na ona pitanja na koja niste u načelnoj raspravi, a koja smo postavili i koja su veoma važna, pre svega da nam odgovorite koliko je boraca prve kategorije, koliko je boraca druge kategorije, koliko je boraca treće kategorije. To je ključan podatak i mislim da je neshvatljivo da ministarstvo to nije napisalo i u obrazloženju zakona, jer ako se kreće u pripremu zakona i ako se odlučuje o nečijim pravima, onda se pre svega mora precizno znati, možda ne pojedinačno i ne precizno do kraja, da znamo baš u jednog čoveka koliki je taj broj, ali taj broj precizno određen sa možda plus ili minus nekoliko procenata, to biste morali znati. Sve drugo bi značilo da se vi zaista i niste ozbiljno bavili ovim poslom pre nego ste krenuli, pre nego što ste predložili ovako loš zakon.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, što se tiče ovog Zakona o pravima boraca, mi možemo pisati i donositi bilo kakve zakone, borci od toga neće imati nikakve koristi dok se pristup vlasti ovoj kategoriji ljudi, koji su stvarali i koji su se borili i davali svoje živote za ovu zemlju, ne promeni. Nije badava naš slavni vojvoda Živojin Mišić govorio da na Terazijama treba podići spomenik, zajednički spomenik srpskom vojniku i srpskom volu, jer su oni dobijali ratove, a posle ratova isto prođu. Vola zakolju, a borca zaborave. Po ovom pitanju mi bi trebali da se ugledamo na neke druge narode i da vidimo kakav oni odnos imaju po ovom pitanju prema svojim borcima. Evo, da ne idemo daleko, mada to nije relevantno, vidite, država Hrvatska ima Ministarstvo za branitelje i tako dalje, ali ne želim da pričam o njihovim braniteljima, naveo bih primer nekih drugih država, nekih ozbiljnih naroda i država, koje su nekada svojevremeno bile imperije. Recimo, država Francuska. I dan danas u Parizu postoji jedna od najlepših svetskih trgova, trg gde se nalazi „Trijumfalna kapija“ i on je upravo posvećen onima koji su stvarali i koji su davali svoje živote za Francusku i po tome je, recimo, i Francuska i grad Pariz prepoznatljivi. To nije samo slučaj sa Francuskom i Parizom. Takav slučaj imamo i u drugim zemljama. Recimo, jedna od najvećih statua, najveći kip na svetu nalazi se u Volgogradu - „Majka otadžbina zove“, koji je visok 87 metara, koji je posvećen onima koji su dali svoje živote u Staljingradskoj bici i na taj način spasili ne samo Rusiju, odnosno tadašnji Sovjetski Savez, nego čitavo čovečanstvo od fašizma. Ali, mi kao da smo na neki način prokleti što se tiče onih koji su stvarali našu državu. Da nije ovih društvenih mreža, i dan danas mnogi ljudi ne bi znali, ne bi čuli za najmlađeg kaplara u istoriji ratovanja Momčila Gavrića, ne bi čuli za najmlađeg vojnika i vojske Republike Srpske koji je dao svoj život, Spomenka Gostića i još mnogo toga. Ne bismo znali ni za ovu slavnu bitku naših vojnika na Košarama i još mnogo toga. Zaista takve stvari bi trebalo uneti u udžbenike da naša deca od osnovne, srednje, pa i na fakultetima to uče, da se to stalno ponavlja da smo imali slavne borce i da smo imali takvu istoriju gde uvek treba da se ovaj naklon glave i svako poštovanje onima koji su branili i stvarali ovu državu. Hvala, prof. Saviću. Izvolite. Gospodine potpredsedniče, ovim članom pridružio sam se predlozima drugih podnosilaca amandmana da se reč „pali borac“ zameni sa „poginuli“ i zbog toga definisao ovaj član 24a kao: „Porodica poginulog borca, borac i ratni vojni invalid, kao i članovi njihovih porodica, bez obzira na vojno ili civilno zdravstveno osiguranje ostvaruju besplatno lečenje i prioritet prilikom lečenja u vojnomedicinskim ustanovama“ Zašto jedan majka, supruga ili dete poginulog borca ne bi imali pravo na prioritet i besplatno lečenje na Vojnomedicinskoj ustanovi kao najznačajnijoj vojnoj medicinskoj ustanovi u našoj zemlji, najboljoj? Ja molim da se to ima u vidu, a budući da ste rekli da nemate potpunu evidenciju i da sada uvodite boračke legitimacije, da li to znači da ćete uvesti i legitimacije za članove poginulih boraca, da biste imali potpunu evidenciju? Ako nemate evidenciju, kako onda možete tvrditi da nemate sredstava u budžetu za rešavanje njihovih zahteva, molbi i kako ima para za udruženja građana koji rade suprotno Ustavu Srbije, a nema para za borce? Znači, kako ima para za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva i još dobijaju dotacije iz budžeta Republike Srbije, a nema para za borce? Hvala, prof. Ševarliću. Izvolite. Zahvaljujem. Naravno da se ne slažem sa podnetim amandmanom, ali ono što moram da kažem, očigledno ovde postoji zbilja nerazumevanje, odnosno nedovoljno znanje o onome što piše u samom Predlogu zakona. Moram da naglasim da u glavi 6. ovog zakona predviđena je jedinstvena evidencija podataka koja se odnosi na to da će u ministarstvu postojati Jedinstveni informacioni sistem kao baza podataka o svim borcima, o svim vojnim invalidima, o civilnim invalidima, o članovima njihovih porodica i po prvi put u stvari uvodi se taj jedinstveni informacioni sistem i jedinstvena baza podataka. To pokazuje da je država odgovorna i da ima odgovoran odnos prema svima onima koji su se borili, koji su ranjeni, koji su civilni invalidi i prema svim tim porodicama naših velikana koji su se borili za slobodu naše otadžbine. To je jedna stvar. Druga stvar, da žuto pljačkaško preduzeće u liku Đilasa, Tadića i Jeremića nije opljačkalo državu Srbiju za više od sto milijardi evra i da nije Republiku Srbiju dovelo u stanje političkog mrtvaca, najverovatnije danas bi imali i više novca, ali Srbija se od dolaska SNS, a posebno od 2014. godine, i te kako ekonomski oporavila, osnažila i raspolaže sredstvima koja mogu da zadovolje sada na ovaj način sve korisnike za koje država Ustavom i svim drugim zakonima obavezna da obezbeđuje sredstva. Naravno, sa daljim ekonomskim jačanjem i sa ekonomski još jačom Republikom Srbijom, a to jeste politika i Aleksandra Vučića i Vlade, stvoriće se bolje materijalne mogućnosti za sve ono što Ustav i zakon garantuje građanima Republike Srbije. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovane koleginice i kolege, vidi se kroz ovu diskusiju da i ma puno suprotnih mišljenja i dilema u mnogim članovima. Svi mi koji smo služili vojni rok, bili pripadnici JNA, dali smo zakletvu u kojoj smo se obavezali da ćemo braniti tu zemlju, pa makar tom prilikom izgubili i svoje živote. Mnogi su časno i dostojanstveno pristupili na osnovu te zakletve u odbrani naših zemalja. Neki su zaboravili zakletvu koju su dali i nisu bili dostojanstveni. Veliki problem kod nas Srba je taj što veoma lako i brzo zaboravljamo svoje znamenite ljude, odnosno zaslužne, one koji su se borili, a neki od njih su u toj borbi izgubili svoje živote. Cilj ovog zakona je da prema tim ljudima se Srbija ponese onako kako oni zaslužuju to. Iskreno rečeno, meni uopšte nije jasno i zašto postoji ovaj amandman u kome predlagač traži da se naziv „pali borac“ zameni nazivom „poginuli borac“, jer mislim da to uopšte nije bitno ni za te borce, ni za sve nas koji smo danas građani Srbije. Ne vidim ni jezički ni u nekom drugom smislu da je to toliko bitno, ali dajte da rešimo one stvari koje su bitne, koje su od interesa za sve te koji su ovim zakonom obuhvaćeni, a na kraju krajeva, i za nas građane Srbije koji pokušavamo da rešimo ovaj problem. Ne smemo dozvoliti da se desi da ti ljudi koji su časno i pošteno branili svoju zemlju i koji su se u najtežim trenucima nalazili na najtežim mestima budu zaboravljeni. Lepo je biti general i to veoma lepo zvuči i ja znam da bi mnogi koji nisu ni čuli metak, ni bili na ratištu, voleli da budu generali, ali nije lako biti general Delić i kada traže da se povuče vojska, a on kaže onako kako priliči pravom srpskom vojniku i pravom generalu: „Nema nazad, nazad je Srbija“ I zato dajte da donesemo ovaj zakon koji će da koristi svim tim ljudima koji su časno i pošteno branili Srbiju, a da bude nama jedna svetla tačka u našoj istoriji. Hvala. Hvala, profesore Stojmiroviću. Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? (Ne) Amandman kojim se posle člana 31. dodaje novi član 31a, podneo je narodi poslanik prof. dr Miladin Ševarlić. Ovim amandmanom borci predlažu da stranac koji ispunjava uslove predviđene članom 5. ovog zakona, ima pravo da po osnovu toga što se borio za interese države Srbije, stekne pravo na naše državljanstvo. Zakon nije predvideo da državljanstvo dobijaju stranci koji su se borili za našu zemlju i naš narod. Ako strani umetnici, sportisti, pa čak i azilanti mogu dobiti naše državljanstvo, logično bi bilo, a i neophodno da im se u znak zahvalnosti za njihovo žrtvovanje dodeli državljanstvo Republike Srbije, jer su se borili rame uz rame sa našim borcima. Pretpostavljam da će ministar, ako uopšte bude me udostojio odgovora, reći da se ovo pitanje rešava drugim zakonom, ali ja vas podsećam da ako se ne varam da smo dali državljanstvo predsednici Vlade jedne zemlje koja je u svojoj matičnoj državi optužena za korupciju. Ne vidim razloga zašto ne bi mogli da dajemo državljanstvo onima koji su se borili zajedno sa našim borcima u odbrani naše otadžbine. Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 32. Predloga zakona o pravima boraca, vojnih invalida rata i članovima njihovih porodica. Ovo je jedan veoma značajan zakon kroz koji se ogleda odnos države prema onima koji su je stvarali i branili. Za ovaj zakon se slobodno može reći da predstavlja zakon savesti jednog naroda i jedne države. Nažalost, država Srbija ne može da se pohvali stvarima u ovoj oblasti, naprotiv, i to nije samo slučaj sa ovom vlasti, to je i slučaj sa svim prethodnim vladama, sve do one Vlade koja je postojala u vreme Kraljevine Srbije. Naši borci su redovno zapostavljani, zaboravljani što ne bi smelo da se dešava. Naša država i celo naše društvo nikad nisu vodili računa o našim borcima u svim otadžbinskim ratovima, a bilo ih je dosta. To se i danas ponavlja. Ja imam dosta primera sa Kosova, odnosno Kosovskog Pomoravlja, ali ću navesti samo jedan primer iz jednog sela Gornje Kusce kod Gnjilana. Mladić koji je regrutovan po imenu Aksentije Zubić, sa svojih 20 godina prešao je ratnu golgotu od Beograda, Cera, preko Albanije, Solunskog fronta, sve pod komandom majora Gavrilovića, učestvovao je u odbrani Beograda. Vraća se u svoje rodno selo Kusce sa 23 odlikovanja, ruska, francuska, srpska i još mnoga druga odlikovanja. Možete zamisliti takvog borca kako je završio. Umro je kao najveći siromah, gladan, žedan, bolestan i tako je okončao svoj život. Sahranjen je na gradskom groblju u Gnjilanu. Nažalost, ovakvih primera ima mnogo po celoj Srbiji. Zato apelujem na ovu Vladu i na sve buduće Vlade da se više ovakvi slučajevi ne dešavaju i ne ponavljaju. Zahvaljujem.

Ovaj amandman, onako kako je predložen, od strane SRS izražava mišljenje praktično svih boraca. Ime branioca i otadžbine nastalo je odmah posle rata 1999. godine kada je u Čačku jedna grupa vojnika koji su branili karaulu Košare, osnovala takvo udruženje branioca i otadžbine. Za sve ove godine, evo za gotovo 20 godina, ovo ime postoji među borcima, a takođe vezano za ovo ime, konsultovani su i borci od 1990. godine pa nadalje. Svi oni smatraju da je ovo apsolutno adekvatan naziv spomenice. Zato ja nikako ne mogu da prihvatim obrazloženje da je nešto što se zove Boračka spomenica celishodnije od imena koje označava i period za koji se ta spomenica dodeljuje. Zakon o odlikovanjima Republike Srbije, član 11. kaže da se spomenica dodeljuje za pojedine važne događaje iz istorije ili od posebnog značaja za Republiku Srbiju, da li je to događaj koji se desio u jednom danu ili koji se desio u jednom periodu. Mi imamo period od 1990. do 1999. godine ili čak možda ako se uzme jug Srbije, do 2001. godine. Mi kao zemlja nemamo mogućnosti da sada to delimo na različite periode i da pravimo deset spomenica. Zato se pod nazivom kakav smo mi predložili praktično podrazumeva ceo taj period i to je prihvatljivo, jer su tačno određene i granice tog perioda. Kada vi kažete „Boračka spomenica“, pa možete gospodo da je dodeljujete od Kosovskog boja do danas, jer ona ne ispunjava taj uslov koji se traži u Zakonu o odlikovanjima u članu 11. Drugo, gospodo, znači država će sada po prvi put izdvojiti u svakom slučaju značajna sredstva za ovu spomenicu i zašto onda da ta sredstva, ako se već izdvajaju, zašto kad se izdvajaju da to bude apsolutno adekvatno prihvatljivo, znači svakome? Izraz „Boračka spomenica“ je apsolutno neodređen. Da ste napisali, recimo, „Boračka spomenica 1990-1999“, to bi bilo prihvatljivije od ovoga kako ste vi dali, jer označava period za koji se ta spomenica daje. Vaša oba obrazloženja apsolutno su neprihvatljiva, jer da je ovo neko dao iz vladajuće koalicije, to bi bilo prihvaćeno, a zbog toga što je to došlo sa strane SRS, ja čak nekad razmišljam i zbog toga što je to došlo i što je taj predlog možda bio lično moj, jer sam konsultovao unazad ovih 15-20 godina borce, da je i to razlog zašto nije prihvaćen, jer ovo obrazloženje koje ste vi dali, ono apsolutno ne pije vodu. Tako nešto rekli smo i o Ravnogorskoj spomenici. Znači, izdvajaju se sredstva. Predlog Vlade je bio adekvatan, dobar, prihvatljiv i jednim amandmanom srušeno je sve što je bilo napravljeno kako treba. I ako se i za tu spomenicu budu izdvajala sredstva, onda makar, evo, ja tražim gospodina Milićevića, ali on je dao amandmane, a nije došao u Skupštinu ovih dana. Apelujem na gospodu iz vladajuće koalicije da taj amandman, koji je prihvatila Vlada, da se za njega ne glasa ili da ga socijalisti povuku, jer je on po meni apsolutno sraman. Hvala. Hvala, generale Deliću. Izvinjavam se, javite se idući put na vreme. Možete sad na konto ovog amandmana. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Socijalistička partija Srbije nema ni jedan jedini razlog da povlači amandman koji je prihvaćen i koji je postao sastavni deo predloga ovog zakona. Ovim amandmanom nije učinjeno ništa što bi produbljivalo bilo šta što podrazumeva podizanje tenzija, što podrazumeva neslaganja oko određenih istorijskih činjenica, što podrazumeva bilo šta što će produbljivati jaz između određenih ideologija. Amandmanom je upravo učinjeno suprotno, sasvim suprotno, a to podrazumeva afirmaciju nečega što je davno postignuto, a to je pomirenje ideologija u smislu da postoji samo jedan jedini pokret, a to je antifašistički pokret, kome su pripadali oni koji su se borili protiv fašizma, bez obzira na njihovo ideološko opredeljenje. Socijalistička partija Srbije nikada neće odustati od negovanja tekovina narodnooslobodilačke borbe, partizanskog pokreta i pobede nad fašizmom. Istorijske činjenice neminovno potvrđuju da je 1945. godine slom fašizma proistekao kao produkt velike herojske borbe narodnooslobodilačkih pokreta širom Evrope, pa i sveta, gde su prednjačili partizanski pokreti. Mi smo davno, i to upravo u ovom parlamentu, stavili tačku na bilo šta što podrazumeva neslaganja, podizanja tenzija i konfrontacije. Mi nećemo odustati od onoga što smatramo da je za građane Srbije jako važno, a građani Srbije odavde treba da čuju našu poruku da se ovim amandmanom ni u kom slučaju među građanima Srbije ne stvaraju podele, da se ni u kom slučaju ne afirmišu ideologije koje će predstavljati ideologije sukoba. Naprotiv, to je jedini motiv koji je bio motiv podnošenja amandmana, da se kroz antifašističku borbu proklamuje sve ono što je bitno, a bitno je da je ta borba bila borba slobodarskih duhova, slobodarskih pokreta i ta borba je, hvala Bogu, i doživela epilog zbog čega mi danas živimo u miru, zbog čega mi danas uživamo plodove svega onoga što je ranije sticano. Međutim, danas se ponovo pojavljuju tonovi koji nam ne trebaju. Zbog toga u ime SPS kategorično ističem da nema potrebe da razvijamo nesuglasice, da razvijamo nešto što smo davno zakopali, ne treba ponovo to da otkopavamo. Mi imamo svoje ideologije, imamo svoje programe, imamo svoj politički put kojim se krećemo, ali u jednom moramo biti potpuno saglasni. Jedino ovakvim amandmanom koji je podigao kvalitet zakona smo dali akcenat nečemu što je najvažnije i što je tekovina svega onoga što se dešavalo od 1941. do 1945. godine, a to je antifašistička borba protiv okupatora, protiv fašizma, i na kraju krajeva, sloma fašizma.

Svako ima pravo da se poziva na istorijske događaje. Svako ima pravo da te istorijske događaje obeležava kako bi se sačuvali od zaborava, kako bi se sprečilo iskrivljavanje istorije, kako bi se sprečila relativizacija istorije. Ali, imamo svi jednu jedinu obavezu, da sačuvamo od istorijskog zaborava borbu, narodnooslobodilačku borbu protiv fašističkog okupatora i slom fašističkog okupatora zahvaljujući toj borbi. Zahvaljujem se. Javio se Božidar Delić. Izvolite. Ovo o čemu smo govorili apsolutno ne stavlja tačku na podele. Ja sam mislio da su te podele završene, ali ako se gleda ovaj zakon, čak u tri člana se govori o tome da je pomirenje formalno, makar kada su u pitanju pripadnici ravnogorskog pokreta. Predlog Vlade je bio apsolutno adekvatan, odličan, prihvatljiv. Šta je to zasmetalo onima koji baštine u svojoj ideologiji i koji nastavljaju tradicije onoga drugoga pokreta? Nesporno je to što je rečeno da su oba dva pokreta bila antifašistička i da se dele jubilarne medalje danas, onda bi to bilo adekvatno. Ali, ako su jedni pripadnici već odmah posle Drugog svetskog rata, kad su ovi drugi bili proganjani i maltretirani i ostvarili pravo na partizansku spomenicu 41-45, zašto ovi drugi kojima, evo, već 15, 20 godina koji su u zakonima koji su doneti u ovoj Skupštini potpuno izjednačeni, se ne daje takva mogućnost? Zašto se jednim amandmanom kvari ono što je Vlada predložila kako treba u ovom zakonu? Zašto se o tome, na kraju krajeva, nije u načelnoj raspravi ovde razgovaralo, nego odjedanput dolazi amandman koji je usvojen i juče se ovde stavlja ispred nas? A, pošto je ovo već u tri člana dato, jer ima u jednom sledećem članu gde se formira komisija koju će činiti tri pripadnika SUBNOR-a i četiri pripadnika koje izabere Skupština. Sve takve komisije do sada su apsolutno bile i oborile ono što je ova Skupština ovde donela, a to je ravnopravnost pripadnika ova dva pokreta. Nijedan pripadnik ravnogorskog pokreta nije uspeo da ostvari nijedno svoje pravo, jer su pripadnici SUBNOR-a bili na drugoj strani i uvek bili protiv toga. Izvolite. General Delić je u pravu. General Delić je u pravu. I ako neko ima pravo u parlamentu Republike Srbije da podnosi amandmane u ime jedinstva naše države itd, kakvo smo obrazloženje čuli od uvaženog kolege, onda imamo pravo i mi koji se ne slažemo sa takvim načinom shvatanja onoga što se dešavalo u Drugom svetskom ratu, da u ime jedinstvene Srbije takođe nešto kažemo, iznesemo svoje mišljenje. Da vam kažem nešto, pomalo mi je dosta toga da od 1945. do 2020. godine mi koji pripadamo porodicama onih koji su dali svoje živote, a posle to platili surovim kažnjavanjem od komunističkog režima za to što su učestvovali u Drugom svetskom ratu i borili se za slobodu Srbije i oslobađanje Srbije od fašizma, da mi stalno ćutimo, da mi stalno dolazimo u situaciju da mi ne smemo ništa da kažemo zbog jedinstva Srbije, pa ovog puta i zbog jedinstva koalicije i Vlade Republike Srbije. Da li ću glasati ili neću glasati za zakon, dovoljno sam politički svesna da se za predloge Vlade glasa, kada si u vladajućoj koaliciji, a moje intimno razmišljanje sam rekla i juče u diskusiji, a reći ću i sada, ovo nije korektno i nije fer. Nije korektno i nije fer upravo zbog polovine Srbije, hajde da kažemo polovine Srbije, koja je u Drugom svetskom ratu učestvovala za slobodu ove države. Nemojte da kažete da su naši preci bili fašisti. Nemojte, molim vas, da pređete tu granicu. Ko je i kada napisao istoriju da su samo komunisti branili ovu državu to svi znamo, jer pobednici uvek pišu istoriju. Nije istina da su borci u vojsci Draže Mihailovića bili fašisti. To nije istina i nikada neću prihvatiti tu istinu. Prema tome, nije korektno što su se pojavili ovi amandmani na tekst i Predlog zakona Vlade Republike Srbije, odnosno resornog ministarstva, jer to nije želja da ne kopamo stare rane, nego upravo želja da 2020. godine ponovo pričamo o tome, ponovo delimo Srbiju na jedne i druge. Ljudi moji, to je bio građanski rat Srba protiv Srba u jednom delu. Svi zajedno smo se borili protiv Nemaca, ali smo bili gurnuti u građanski rat. Godine 2020. ponovo neko želi da pričamo o tome da li su samo komunisti izvojevali pobedu ili su na pravoj strani bili ljudi koji su se borili u kraljevskoj vojsci u otadžbini, pod vođstvom generala Draže Mihailovića. Ja tvrdim da jesu. Da li su činjeni zločini? Jesu. Činili su ih i komunisti. I komunisti su ubijali Srbe.

Ostanite svi, jer ovo što govorim govorim zbog jedinstva Srbije 2020. godine. Nisam ni sanjala da je nekome ko ima 30 i nešto godina, odnosno šef partije njegove, e, podnesi amandmane, mi na ovo ne možemo da pristanemo. Sedamdeset pet godina kasnije u ime jedinstva Srbije neko ne može da pristane na to da su i drugi ljudi koji nisu bili komunisti davali živote za Srbiju. Nisu pomagali Nemcima, nisu bili fašisti. Većina njih, 90 i nešto posto, je nepravedno osuđena. Neki su pobegli u Ameriku, neki su pobegli u Kanadu, neki po Evropi. Oni najnaivniji su ostajali jer su verovali da će biti nekakvog glasanja, a to glasanje se završilo tako što su otišli u zatvore, jer su bili pristalice pokreta, čak ne piše ni da su učestvovali negde u ratu. Ja ću vam doneti presudu. Pristalice pokreta Draže Mihailovića, znači, nisu hteli komunizam u ovoj državi. Sada da je 1941. godina ja bih bila pristalica pokreta Draže Mihailovića, ne bih se borila za komunističke ideje. Ne bih. Jednostavno nikada nisam do svoje sada 56, 57 godine prihvatila ideje komunizma. Šta da radimo sad? Da me neko ubije? Da me osuđuje kao što je to bilo nekada posle Drugog svetskog rata. Moram to da kažem, jer mi sada samo raspravljamo i stalno raspravljamo o tome da li su Srbiji bili na jednoj i na drugoj strani. Kako se u ovom parlamentu nikada nije povelo i onda se neke kolege naljute, pa izađu, pa neće da prisustvuju, mnogo im je to osetljiva tema. Zašto nikada ne pričamo o tome šta se dešavalo u pojedinim delovima Srbije i gde je koji narod pripadao onda? Zašto samo SNS mora da ima tu svest da radimo nešto dobro za Srbiju i da konačno treba da prestanemo o tim ideološkim podelama 40-ih godina da razgovaramo? Možemo li da pričamo o handžar divizijama? Ne možemo, izgleda. Stvarno je dosta bilo. Godine 2020. dosta je bilo da Srbi opet moraju da spuste glavu i da opet Srbi moraju da pričaju da je samo jedna ideologija pobednik svega. Stvarno ne mogu više. ovo nema veze sa stavovima moje partije. Ograđujem se, ako ću nekom da napravim štetu, ali stvarno 75 godina moramo da gledamo serije koje veličaju i dalje komunističku ideologiju i pokret. Da, taman sam se ponadala kada se pojavila jedna serija, kada ono pod pritiskom, izvrnuto u ruglo neko, opet idu neki borci kraljevske vojske pa ubijaju po srpskim selima, nije nego, po Bulajićevom receptu. Ovi drugi su bili neka vojska koja nije nikad nikog ubila, koja nikad nije pravila zulume, koja nikada nikog nije silovala. Imam duboku dilemu o čemu se tu radi 2020. godine i nisam jedina. Pitajte kolege u pokrajinskoj vlasti koji pripadaju ovom načinu razmišljanja, pitajte neke iz ovih klupa.

Šormaz isto tako misli i mnogi tako misle, ali ne smeju da kažu. To nije popularno 75 godina kasnije. Ne smeju da brane svoje dedove, ne smeju da brane svoje opredeljenje. Moj Dobrivoje nije pobegao u Ameriku, iako ga je Vučković zvao i rekao – prodali su nas Englezi, hajde, zato što je verovao u Srbiju. Ostao je tu. Mesar kao predsednik sudskog veća, ga je osudio da je bio pristalica pokreta Draže Mihailovića i spasao je dve žene od već uhapšenih četnika, a za koje je komunistička vlast napisala da su bile banditkinje, dve žene, seljanke iz sela, koje su tražile da prespavaju i da se sakriju od njih, od komunističkog zuluma i od građanskog rata koji se sprovodio u Drugom svetskom ratu i još gore posle završetka NOB, još gore, gde su Srbi stradali, gde je građanski sloj ove države stradao. Ako ćemo da pričamo stalno o istoriji, o reviziji istorije, evo vam revizija istorije, kako je to izgledalo 1945. godine do, izgleda, nažalost, današnjih dana, i to još uvek uče deca po školama, tu neistinu. Hvala Bogu da obrazovni sistem, naspram porodičnih vrednosti koje sam slušala, u mom slučaju ništa nije uspeo da uradi.

Zahvaljujem.

Kažem javio sam se po više osnova, ali me iz nepoznatog razloga preskače gospodin Marinković. Javio sam se prvo po amandmanu, ali gospodin Marinković daje drugima koji nisu bili ni u sali kada sam se javio, a sada sam se javio po Poslovniku. Ako možete samo vreme da vratite na početak, gospodine Arsiću. Izgleda da ih je ova predizborna nervoza uhvatila, a još ne znaju gde će biti na kom mestu. Povređen je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine jer predsedavajući je dužan da postupa u skladu sa Poslovnikom i dužan je da daje reč poslanicima u skladu sa redosledom javljanja. Ja ovo još nisam doživeo da predsedavajući stavlja slušalice, zato što nije u stanju da umiri poslanike vladajuće koalicije koji dobacuju uporno. Ajte umirite ih, bolje nego da stavljate, sramota je da stavljate slušalice gospodine Arsiću. Ja bih nastavio kada se steknu uslovi. Ako vi stavljate slušalice jer ne čujete od buke koju prave vaši poslanici, onda nema uslova. Recite ponovo. (Predsedavajući: Nastavite kolega Šaroviću.) Stvorite mi uslove da nastavim gospodine Arsiću. Drugo, bio je dužan gospodin Marinković da upozori Neđu Jovanovića, ako govori stvari koje su suprotne zakonima koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije. Mi možemo da imamo slobodno uverenje i različito mišljenje o zakonu o kome sada raspravljamo. Ako je Skupština pre mnogo vremena usvojila zakon kojim je izjednačila pripadnike partizanskog i ravnogorskog pokreta onda je uvreda dostojanstva Narodne skupštine da Neđo Jovanović kaže da postoji samo jedan antifaštistički pokret ili je možda mislio na pokret ravnogorski Draže Mihailovića, što bi značilo da komunistički pokret nije bio antifašistički. Ali je svakako prekršeno dostojanstvo. Ovde se ne radi o tome da neko ima problem sa slomom fašizma, nego o tome što Neđo Jovanović ne može da prihvati slom komunizma. On i dalje živi u tim vremenima.

Ja zaista ne mogu da vam pomognem po pitanju redosleda i po pitanju izlaganja kolege Jovanovića. Ako smatrate da Narodna skupština treba da se izjasni o povredi Poslovnika, molim vas da mi to kažete. Izvolite. Smatram da treba i molim vas po amandmanu se javljam. Po amandmanu moraćete sačekati zato što je kolega Jovanović tražio pravo na repliku. Narodni poslanik Neđo Jovanović Onda kolega Šarović ima prednost.

Pre svega u kom vremenu živi Neđo Jovanović, to je pravo Neđe Jovanovića. Što se tiče stavova, mi ovde otkopavamo nešto što smo zakopali, nešto što više ne treba da pominjemo i žao mi je što je predsednica Skupštine Republike Srbije napustila ovu salu, a znam da je morala i da ima obaveze, to mi je savršeno jasno.

Naprotiv, to nije napad na ideologiju, to je poziv još jedan na pomirenje. Antifašistička podrazumeva da su antifašisti svi oni koji su se borili protiv okupatora, a jedini okupator je tada bila Hitlerova mašinerija i sve ono što je uz Hitlera se pridodalo kako bi se okupirala Srbija i ugnjetavao narod u Srbiji. Mi nismo ni u kom slučaju amandmanom pokušavali ni derogirali bila čija prava. Ovim amandmanom se ne ugrožavaju prava ravnogoraca, ovd se samo terminološki određuje antifašistička spomenika i ništa više. Ako ravnogorci smatraju da nisu antifašisti to je njihov problem. Ja sam siguran da partizani jesu antifašisti i ne želim ni u kom slučaju da umanjujem bilo čiju vrednost u antifašističkoj borbi bilo koga ko je u antifašističkoj borbi učestvovao. Ali, komunistički pokret i partizanski pokret je i mi se toga ne stidimo. To su naše tekovine. Isto tako poštujem tekovine svih onih drugih koji ih neguju, baštine, imaju svoju ideologiju, ali nemojmo da otkopavamo i nemojmo da rovimo po istoriji, nemojmo da otkopavamo ratne sekire, jer to ovde nije mesto. Nije naš amandman ni sraman, ni nekorektan, ni bezobrazan. Naš amandman je suprotno o tome.

Želim da ukažem na nešto o čemu moramo voditi računa. Ne može se o ovako još uvek osetljivoj temi pričati ovakvim tonom i na način kako je to recimo primera radi izgovorila predsednica Skupštine iako mogu da stojim iza svega što je sadržajno rekla, ali se ne može na takav način reagovati.

Zato apelujem i molim sve koji dalje diskutuju da vode računa o tome. Ne može se diskutovati o ovoj temi i kritikovati drugi kako misli da je samo on u pravu, a istovremeno sadržinom onoga što govorimo dajemo sebi za pravo da smo samo mi u pravu, a ne drugi. Ajte malo da hladnije razgovaramo o tome, ako uopšte treba o tome da razgovaramo danas, jer ovo nije tema.

Izvolite. Zatim Božidar Delić, pa Dragan Šormaz. Ja bih mogao sada ovde da seirim nad ovom polemikom između pripadnika vladajuće koalicije ni ne samo polemikom, nego uopšte rečima koje su razmenjene i da kažem, evo vidite kakva vam je to koalicija, kakva je to sloga, samo vas je vlast ujedinila, nikakve dodirne tačke nemate i slično. I pošteno govoreći, da je neka drugo tema, verovatno bih to i učinio, ali obzirom na ovu temu i tu se slažem sa većinom diskutanata poslednjih, to ne mogu zato što je žalosno što se zapravo ovako delimo. Tu se slažem sa većinom onih koji su diskutovali. Dakle, nije dobro, ne zbog 70 ili koliko godina što je prošlo, nego nije dobro zbog sadašnjosti, a naravno i zbog tih žrtava i sa jedne i sa druge strane, da sa ovoliko strasti i zle volje raspravljamo o nečemu oko čega se ne bismo smeli deliti. Baš kao ni oko zakona o bebama, baš kao ni oko pitanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, baš kao ni oko Tijaninog zakona i u nekim drugim slučajevima. Svejedno da li je stvar blizu ili daleko, očigledno gađa neke emotivne žice. Ne bi bilo ovakve diskusije i ovakvih rasprava i ovakve žuči i strasti da to nekoga duboko intimno ne tangira. Ne želim da verujem i ne verujem da je u pitanju samo predizborna kampanja i marketing, pa da se jedan deo vladajuće koalicije dodvorava potomcima ili onim simpatizerima partizana, a drugi deo pristalicama ravnogorskog pokreta. Verujem da i izlaganje predsednice Gojković i svih drugih diskutanata, verujem da su govorili vrlo iskreno i intimno. Iz toga bismo mogli izvući barem jednu ili dve pouke. Jedna je da ne treba da, kada smo bili na pravoj strani istorije i platili ceh toga što smo bili na pravoj strani istorije, nemojte sada da retroaktivno pomažemo protivnicima i onima koji su bili na pogrešnoj strani istorije i da im dajemo municiju i da im dajemo, na neki način, oruđe i instrumente da problematizuju tu našu svetlu i pozitivnu ulogu, naših predaka za koje mi nismo zaslužni. Tu mi nemamo nikakvih zasluga, ali naši preci su imali, i jedni i drugi. I u svojim strastima i u svojim preterivanjima i u svojim zabludama. Mislim da je to bila ideja i intencija onog zakona koji se ovde više puta pominjao, koji je izjednačio pripadnike oba antifašistička pokreta. Različite, nesavršene, kažem, s preterivanjima, sa zločinima sa jedne ili druge strane, istoričari neka sude o detaljima, nek istoričari daju sliku i preciziraju je, ali generalno, u celini je jasno da je to istina, da su to bila dva antifašistička pokreta međusobno zavađena, ali svakako suprotstavljena, svaki pojedinačno, suprotstavljeniji od većine drugih pokreta drugih naroda, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, da su se borili protiv zla, fašizma i nacizma. Zato, kažem, nije dobro da našim… Da li je to amandman izazvao ili nije, nemam pojma. Jeste bio povod, ali, kažem, nemojmo da te sada strasti bacaju senku na tu, ipak nesumnjivo, slepu stranicu naše zajedničke istorije. Poslednja, druga preporuka i savet, ali kraći – vodimo računa svi skupa da ta strast i ta mržnja koja je eskalirala i završila, naravno, bratoubilačkim sukobom između naših predaka ne rezultira nečim sličnim, ne daj Bože, kada je reč o sadašnjosti. U rečima, u žuči, u otrovu, u mržnji koji se čuju i mogu čuti na ovoj relaciji vlasti i opozicije ima nešto od tog preterivanja, ima nešto od toga što može, ne daj Bože, da pobudi sećanja, makar asocijacije, a nadam se ne i nešto više, na to vreme zla i to vreme smrti. Dakle, i u našim današnjim, sadašnjim diskusijama i raspravama, bilo vašim interkoalicionim ili ovim poziciono–opozicionim, bez obzira na razlike od kojih ne treba bežati i skrivati ih, ja prosto apelujem da se ne prelaze neke crte, da se ne prelaze neke granice posle kojih nije lako nazad i posle kojih onda stvar može neka šibica lako da upali opasan požar. To je bila moja sugestija, a vi nastavite, dakle, dalje ovim putem kojim ste pošli, ali samo nemojte, kažem, da li je predizborni marketing ili nije, svejedno, ali samo nemojte da se indirektno, nesvesno, nehotično baci senka sumnje na, kažem, ipak besprekornu generalnu orjentaciju naših predaka tokom Drugog svetskog rata. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite. Predsednica Skupštine Maja Gojković je sjajno objasnila sve i održala je dobar govor, neću se složiti sa nekim kolegama koje je kritikuju, i rekla kako se ponašati u ovom periodu. Ja čak mogu reći da sam pomalo i zadovoljan tim amandmanom, jer po prvi put od 1945. godine oni koji vladaju Srbijom od 1945. godine do današnjeg dana kroz razna agregatna stanje ili učestvuju u vlasti priznaju antifašistički karakter Jugoslovenske vojske u otadžbini i pokreta kojim je komandovao Draža Mihajlović koji je poštovao Vladu u egzilu i kralja Petra. Međutim, ja kao pravdoljubiv čovek koga interesuje istina uvek samo jednu stvar želim da dodam na sve ovo što je rečeno. Pored toga, zato nisam srećan što je usvojen ovaj amandman, jer između ta dva antifašistička pokreta postoji razlika. Razlika se sastoji u tome da oni koji su vodili partizanski pokret su učeni i obučavani u Moskvi. To danas pišu ruski istoričari. Oni o tome pišu i oni kažu da su obučavani da se socijalistička revolucija može izvesti kroz građanski rat. Sama revolucija u Rusiji, Kina, Vijetnam, Kuba, koliko god hoćete primera, pokušaj u Španiji, itd. Znači, oni koji su vodili antifašističku borbu, a sebe su nazivali komunistima i partizanima su izazvali građanski rat, jer su učeni da izazovu građanski rat da bi na takav način došli u situaciju da vladaju državom. To su uspeli zato što je podelom 1945. godine i ulaskom sovjetskih tenkova njima to i omogućeno, ne zbog toga što ih je narod podržavao i ne zbog toga što su imali većinu naroda u Jugoslaviji, a naročito ne među Srbima na svojoj strani. To je jedina istina. Možemo sad mi ovde da pričamo kolikog god hoćemo. Nažalost, jedan antifašistički pokret, pored toga što se borio protiv fašista, je vodio i građanski rat u zemlji da bi došao na vlast, a drugi antifašistički pokret, Ravnogorski, Jugoslovenska vojska u otadžbini pored toga što se borila protiv fašista borila se i protiv komunista, jer je želela savremenu, evropsku, demokratsku, parlamentarnu Kraljevinu Jugoslaviju. Velika je razlika između te dve zemlje i takve zemlje i to je jedina istina. Ta razlika se uvek mora znati, a da nam je potrebno jedinstvo, to nije sporno. Zato mora da se zna ko je ko i ko je šta.

Reč ima podnosilac amandmana, narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću, zahvaljujem gospodine Šaroviću. Dame i gospodo narodni poslanici, ja moram da se složim u jednom delu diskusije i sa gospodinom Šormazom, ali i u jednom manjem delu i sa gospodinom Vukadinovićem… (Narodni poslanik dobacuje.) Pa i sa vama između ostalog, osim ovog poslednjeg. Dakle, mislim da je pogrešno protumačen amandman i amandmani koji su podneti. Taj amandman ide upravo u pravcu jedinstva, a ne ponovnih podela u Srbiji na partizane i četnike. Ne treba opozicija, jedan deo opozicije, da brine o budućnosti koalicije, jer mi možda ne možemo da se složimo oko prošlosti, ali to danas u 2020. godini nije ni važno. Slažemo se oko onoga što je bitno danas, a to su programski ciljevi i načela Vlade Republike Srbije, politiku koju vodi predsednik Republike i koju uspešno realizujemo i čiji su rezultati vidljivi i prepoznatljivi. To je za nas u ovom trenutku najvažnije i treba da budemo usmereni da gledamo ka budućnosti. Rezultati onoga što smo postigli, pa neka građani ocene da li smo dobro radili ili nismo tog 26. aprila, da ne govorim ja previše o tome da se ne bi svelo da je ovo politički marketing kako je to neko ovde rekao. Sad, u čemu se slažemo? Naši preci jesu imali zasluge i mi te zasluge želimo upravo da afirmišemo kroz amandmane koje smo podneli, koje je Vlada, koje sam ja lično podneo i koji je Vlada prihvatila. Mi od toga ne bežimo. Istoričari, slažem se, treba da sude o detaljima. Vreme će pokazati, vreme koje je pred nama, će pokazati ko je, a ko nije bio u pravu i ko kakvu ulogu je imao u prethodnom vremenskom periodu i ko kakvo mesto zaslužuje. Dame i gospodo narodni poslanici, prošlost da hoćemo mi ne možemo da izbrišemo, ali iz prošlosti, milim, o prošlosti, iz prošlosti se ne živi. Iz prošlosti treba da afirmišemo ono što je bilo dobro, da izvlačimo pouke iz onoga što nije bilo dobro, ali da gledamo sadašnjost i budućnost. To je ono što čini ova vladajuća koalicija i nemojte da brinete o tome. Isto tako, ta prošlost ne može da nam bude jedina sadašnjost i ne može da nam bude budućnost. Ja sam taj koji ima 30 i kusur godina, koji je podneo ove amandmane, možete ih definisati kako god, ko je, kako je neko rekao, uneo reviziju i želi da unese reviziju istorije, što nije tačno, iako je ovo što sam učinio i principijelno i pravično i pravedno, jer smatramo da srpski narod zaslužuje istinu i to je ono o čemu smo razgovarali sa gospodinom ministrom, on može da potvrdi ako ja govorim nešto pogrešno, a ako je sve to tačno, onda sam ja ponosan na ove amandmane koje sam podneo i koje je Vlada prihvatila. Nisu stavovi SPS politički marketing i nešto što mi želimo danas da afirmišemo neposredno pred parlamentarne izbore, oni su odavno poznati, i mi jesmo glasali protiv zakona o izjednačavanju četnika i partizana, ali taj zakon je usvojen. Mi smo glasali protiv njega. To je činjenica, to je fakat i mi to prihvatamo. Ovaj zakon, gospodine ministre, ispravite me ako grešim, prvu intenciju ima da rešava pitanja boraca iz devedesetih godina, i mi to u potpunosti podržavamo i o tome smo razgovarali, a ne da otvara nova pitanja iz prošlosti. Mi smo razgovarali sa svim udruženjima boraca, nakon razgovora koji su imali sa vama, bili su i u poslaničkom klubu SPS i razgovarali su sa nama i predstavnici boračkih udruženja su rekli da su amandmani koje smo formulisali bolji i da preciznije definišu neke stvari u odnosu na prvobitan zakonski predlog. Ispravite me ako grešim. Svi smo mi isti, bez obzira na političke stavove koje imamo. Tako je rečeno u ovoj Narodnoj skupštinu pred jednu od sednica na kojoj smo raspravljali o zakonu koji je podnela uvažena koleginica Gordana Čomić. Mi smo glasali za taj zakon, bez obzira što dolazi iz redova opozicije, jer on jeste jedan iskorak, kada govorimo o izbornom zakonodavstvu. Dozvolite, ako smo svi mi isti, onda i mi imamo legitimno pravo da podnesemo amandmane. Mi smo, i od toga ne bežimo, ponosni naslednici ideje koja je znala da krvari za jednakost i pravdu Srbije, ne osporavamo to pravo ni drugome, i mislim da smo stranka koja ima, bar kada je reč o korenima, jedno duboko utemeljenje u ideologiji i u korenima na političkoj sceni Srbije. Znate, jedan moj prijatelj iz Crne Gore, veliki prijatelj, koji je poslanik u parlamentu Crne Gore, jednom prilikom je rekao, kada su bili pod pritiskom crnogorske Vlade, da ne kažem režima Mila Đukanovića, koji vodi jednu antisrpsku politiku, da postoje oni koji bi radije išli bez glave nego bez obraza i da kada nepravda postane zakon, onda mi treba i moramo da nađemo način da se protiv toga borimo. Ja ne vidim drugačiji način, osim rasprave u Skupštini i osim amandmana koji smo podneli. Zašto razdvajati antifašističku borbu? Jedna je država, jedinstvena borba. Mislim da nam nove podele u društvu na partizane i četnike u 2020. godini apsolutno nisu potrebne i iz tog razloga i jesmo podneli ovakav amandman i ovakve amandmane. Šta je cilj ovih amandmana? Očuvanje oslobodilačke tradicije kao jedne. Jesmo li jedan narod ili nismo? Jesmo li jedna država ili nismo? Ljudi koji su se pokazali i dokazali kao antifašisti svakako zaslužuju sve ono što je definisano ovim zakonom. To hoće i vreme, ali to hoće, gospodine ministre, i komisija koja je predviđena da se formira ovim zakonom, ispravite me ako grešim, a tu komisiju će činiti predstavnici svih boračkih udruženja. Dakle, nećemo mi definisati ko to zaslužuje ili ne, ali mi ovim amandmanima stvaramo mogućnost da to budu partizani i pripadnici oni koji su se borili na strani partizana i pripadnici onih koji su se borili na strani Ravnogorskog pokreta, jer nisu svi partizani bili partizani, ali nisu ni svi četnici bili četnici, kao što ima i onih koji su učestvovali u antifašističkoj borbi, učitelj koji je branio đake, koji je ispalio metak na fašiste, a nije bio na strani ni četnika ni partizana, e pa izvinite, on zaslužuje da bude borac i da dobije privilegije koje su predviđene ovim zakonskim predlogom. U smislu međunarodne politike mi smatramo da onako kako je prvobitno predviđeno, dolazi do jednog revizionizma i to jeste revizija istorije. Od istorije se ne može pobeći i mi od toga ne želimo da pobegnemo, ali ponavljam, ovim amandmanom nismo želeli da izazovemo podele, već da stavimo tačku na podele, a da vreme i ljudi koji treba to da čine, a vi ste definisali ko to čini ovim zakonskim predlogom, učine u periodu koji je pred nama. Žao mi je što su ovi amandmani pogrešno protumačeni, jer cilj je bio drugačiji. Cilj je bio sprečiti podele i jedinstvo srpskog naroda. Zahvaljujem, predsedavajući. Zahvaljujem. Mislio sam da nećemo ovoliko vremena potrošiti na ove amandmane, ali ovde je malopre govoreno o tome da neko raskopava, a da neko drugi zatrpava podele. Gospodin ministar bi trebalo da se oglasi, jer Predlog ovoga zakona je bio za nas apsolutno prihvatljiv. Mi smo ovde u ovom zakonu prvi put želeli, onako kako je to Vlada predložila, da se odužimo pripadnicima Ravnogorskog pokreta i to je Vlada predložila apsolutno onako kako treba. Ja bih se isto tako pobunio da je bilo ko dirnuo ili pokušao da dirne, ali ta spomenica postoji već mnogo godina. Partizansku spomenicu 1941-1945. Ovo što je predloženo ovim amandmanom apsolutno je neadekvatno, jer Skupština i neki drugi sazivi davno pre nas su doneli zakonsku odredbu po kojoj su ta dva pokreta izjednačena i način na koji je Vlada predložila da se to priznanje da tom pokretu je bio apsolutno adekvatan. Ali, amandmani koji su usledili da se to promeni, oni su neadekvatni i kad se oni povežu još sa članom 118. stav 2. i sa članom 125. stav 3, onda možemo da razmišljamo o tome, o lošim namerama, a mi smo ukazali našim amandmanima na oba člana. U jednom članu smo predložili kako da se to ispravi, a ovaj drugi član smo predložili da se briše, jer sada kada sve zajedno to spojite, predloženi amandman, ova dva člana sa ovim stavovima, onda vi vidite da je to pomirenje o kome se govori i to izjednačavanje apsolutno farsa. Kada sam razgovarao sa pripadnicima Udruženja ratnih vojnih invalida i govorili smo o tome da li je iko od ravnogoraca ostvario to svoje pravo, oni su se nasmejali i rekli – ne može nikad niko da ostvari to pravo, jer u komisiji sede pripadnici SUBNOR-a, oči hoće da izvade kada se pomenu ravnogorci. I mi sada imamo jednu drugu komisiju koja treba o drugim stvarima da odlučuje, i opet su pripadnici SUBNOR-a. Naš predlog je bio – pa neka ne budu i pitanje je koliko ima živih jednih ili drugih. Ako se raspravlja o Ravnogorcima, to bi trebali onda u toj komisiji da budu Ravnogorci i oni koje Skupština odabere. Da bi prevazišli problem, mi smo predložili, našim amandmanom da svih sedam članova te komisije izabere Skupština na osnovu predloga poslaničkih grupa. Mislim da je to bilo prihvatljivo. A, da se mnogo godina posle rata, da su ljudi trpeli sankcije, evo recimo samo tri godine pre ovih nesretnih ratova iz 1990. godine, ja sam trebao da dođem u gardisku brigadu. Znači, to je bilo rešeno pitanje i u toku je bila bezbednosna provera. Posle nekoliko meseci mi je rečeno da je to mesto popunjeno i ponuđeno mi je drugo mesto na vojnoj akademiji. Sve je bilo uredu. Kada je počeo rat sretnem se sa jednim bezbednjakom, koji kaže, znaš zašto nisi došao u gardu? Pa, kažem bilo je popunjeno mesto. Ne, nego tvoji stričevi su bili četnici. Moj otac je bio maloletan i nije učestvovao u ratu, ali moji stričevi su bili četnici, osim jednoga koji je pobegao iz italijanskog zarobljeništva i koji je bio sa italijanskim partizanima. Znači, o tome se vodilo računa osamdesetih godina. Neposredno pred rat, kod kadrovanja, znači u vojsci, ali kada su počeli ratovi, e tada niko nije pitao, jesu li tebi stričevi bili četnici, čak samo u Hrvatskoj na tom ratištu se o tome malo govorilo. U Republici Srpskoj uopšte, ali ja ne bih sada da se prebrajamo, ali u svim tim ratovima mnogo su bili brojniji pripadnici, odnosno potomci ravnogorskih pokreta, jer ovi ostali koji su se doselili u Beograd, zauzeli pozicije itd, njihovi sinovi, njihovi potomci više svoj rodni kraj nisu doživljavali na isti način kako smo to mi doživljavali. Zbog toga, ja mislim da ministar ovo treba da preseče i već je trebao da se oglasi, a ne samo da sluša, jer ministar je ovde došao sa Predlogom zakona, sa kojim smo se mi složili, makar po ovom pitanju.

Da li neko želi reč?

Predloženim amandmanom traži se da osnovica za određivanje novčanih primanja, po ovom zakonu, ne bude minimalna penzija, koja je omalovažavajućeg iznosa, nego da bude iznos prosečne mesečne zarade, bez poreza i doprinosa, u Republici Srbiji, za mesec koji dva meseca, prethodi mesecu u kom se ostvaruje pravo. Naime, primanja boraca, po osnovu nacionalnog priznanja, borački dodatak i uvećani borački dodatak, treba vezati za prosečnu platu koja se menja na mesečnom nivou i bolje prati rast cena o troškove života, od minimalne penzije, koja se utvrđuje po pravilu jednom godišnje. Na takav način bi se obezbedilo da se ne desi na početku godine primanje po osnovu boračkog dodatka da bude simbolično, a pred kraj godine za slučaj eventualne inflacije i povećanja troškova života, spadne na mizerni iznos. U suštini ova predložena izmena člana 33. obesmišljava se, ukoliko se ne prihvati izmena člana 86. i 87. koje sam predložio amandmanima i koje ću kasnije obrazlagati i molim da ta tri amandmana budu međusobno povezana. Hvala.

Da li neko želi reč? Hvala. Ovim amandmanom vojni invalidi od prve do sedme grupe i deca korisnici porodične invalidnine, ostvaruju pravo na dečiji dodatak, u skladu sa Pravilnikom o dečijem dodatku vojnih invalida i dece korisnika porodičnih invalidnina, koji donosi nadležni ministar za poslove boračke-invalidske zaštite. Radi se o tome, da po trenutno važećem zakonu, ni jedna vojni invalid u Srbiji praktično neće moći da dobije dečiji dodatak, buduće da ga je nemoguće dobiti, pod uslovima koji su utvrđeni propisima o finansijskoj podršci porodici sa decom, jer tim propisima je predviđeno da dečiji dodatak, primanje je socijalnog karaktera, odnosno da je potrebno da domaćinstva imaju izuzetno niske prihode, kako bi se ostvarilo ovo pravo, a svi dodaci po osnovu boračke zaštite, i članova njihovih porodica, treba da imaju status nacionalnog priznanja, a ne socijalnog davanja. Hvala. Zahvaljujem se. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo intervenisali na član 64. Predloga zakona koji se odnosi na banjsko-klimatski oporavak. Naime, mi smo predložili da se pored vojnih invalida i civilnih invalida rata i borcima omogući banjsko-klimatski oporavak. Svi znamo da borci koji imaju određenih zdravstvenih problema upravo zbog toga treba da imaju mogućnost, ali i prednost u upućivanju na banjsko-klimatski oporavak u odnosu na korisnike porodične invalidnine. Obrazloženje koje ste dali zašto se amandman odbija, kažete, da se odbija iz razloga što je vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine potrebno pružiti banjsko-klimatski oporavak, pa vas pitamo da li to znači da borci koji boluju od istih bolesti kao i vojni i civilni invalidi i korisnici porodične invalidnine da njima ne treba oporavak i rehabilitacija. Zatim, kažete da predlagač zakona je imao u vidu i finansijske efekte ove odredbe kao i potrebu obezbeđivanja sredstava u budžetu Republike Srbije. Jasno je da se u budžetu obezbeđuju sredstava za oporavak ali to ne znači da borce treba isključiti i uskratiti im ovu mogućnost. Lekarske komisije koje na osnovu medicinske dokumentacije određuju ko je prioritet i kome je neophodan oporavak i rehabilitacija, i da bi borcima bila data mogućnost na oporavak ne treba opredeljivati nova sredstva u budžetu već u okviru postojećih a na osnovu lekarskih nalaza treba napraviti listu na kojoj će se naći i borci. Obrazloženje ovakvo kako ste vi dali, samo pokazuje vaš odnos prema borcima. Zahvaljujem. Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i svoje ime pozdravim predsednika Narodne skupštine Republike Srpske, gospodina Nedeljka Čubrilovića sa članovima delegacije Narodne skupštine Republike Srpske.

Poštovani poslanici, da vas obavestim ova delegacija učestvuje danas u radu prvog zasedanja Komisije za saradnju Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske i prati deo današnje sednice sa galerije naše velike sale. Hvala vam na tome što ste ih pozdravili i sada nastavljamo sa raspravom. Prvo bih hteo da se pridružim i da pozdravim članove i predsednika Skupštine Republike Srpske i da kažem da možda nije ni slučajno što je to baš sada u ovom trenutku kada je ovaj zakon na dnevnom redu da su tu i članovi Skupštine Republike Srpske. Hvala vam što ste došli i što ste posetili ovaj dom, naš i dobro došli. A, vama da odgovorim, svakako kada je u pitanju ovaj član i te kako smo vodili računa o svim borcima i kada je bilo koji borac koji ima, da kažem bilo kakav invaliditet i bilo kakav problem on pripada onoj od najteže do najlakše kategorije invaliditeta, odnosno toj kategoriji ratnih vojnih invalida i svakako pripadaju mu prava u skladu sa ovim zakonom. Borac se smatra svako onaj ko je učestvovao u ratu, pa toj kategoriji pripadaju i borci koji nisu imali apsolutno nikakvih, da kažem posledica tog rata. I oni ostvaruju sva svoja prava iz jednog drugog zakona, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i nijedno pravo njima nije uskraćeno. I opet se vraćam na to da ovaj zakon je jedinstven po tome što taj pojam „borca“ do sada je bio neprepoznatljiv i u prethodnim zakonima uopšte nije postojao. Ova Vlada, ovo Ministarstvo je prvi put donelo i donosi, predlaže vama ovakav jedan zakon u kome želimo upravo i zbog sivih onih koji su se borili za našu zemlju i zbog svih ne daj Bože koji će se boriti za našu zemlju da imaju taj status „borca“ I to treba da postoji i ono što sam ostao možda dužan da kažem, nemam tačan broj onih koji su popisani kao borci od 1. do 3. kategorije boraca, trenutno ima onih koji su na cifri 114 hiljada, njima je dokazano pravo o duplom stažu i zato ih i kategorizujemo da su borci od 1. do 3. kategorije. Njih ima 8.500, nedostaje nam ukupan broj i verovatno će se on pojaviti i to je prednost ovog zakona što će biti usvojen. Registar i obaveza države je da napravi taj registar i tada ćemo prvi put da znamo koliko imamo ukupno boraca i ukupno 1. i 2. i 3. kategorije. Hvala. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, mi koji ne možemo da pomirimo mrtve pretke i ne želimo da svađamo žive potomke, mislimo da nema mesečnih prihoda kojima se može platiti nečije zdravlje, nečiji izgubljeni ekstremitet i nečiji izgubljeni život. Ratovi nisu pravedni, ali svi navodno kreću u pravedne ratove. Ima ona stara izreka, da ratova ne bi bilo, samo kada bi ratni pobednik plaćao ratnu štetu. Tada bi se verovatno ratovi izbegli. Mi imamo tu zlu kob što naša najnovija tzv. generacija invalida, i nastala je ispravljajući tuđe greške. Mnogo toga su morali da „pokusaju“, invalidi i borci, izginuli borci zbog grešaka, koji su činili političari daleko pre njih. S obzirom da su ovde prisutni ljudi iz Republike Srpske, moja obaveza kao nekog čiji očevi i dedovi potiču odande, je da kažem da Republika Srpska nije genocidna, nikada nije bila, niti će biti, da su Srbi iz Republike Srpske vazda oslobađali sebe i druge, da oni drugi koji ih za to optužuju, su daleko , ponašali su se drugačije u odnosu na njih, i bez obzira na dva rata, iskustva Srba iz Republike Srpske, su uvek pružali ruke svojim komšijama. To što komšije tu ruku odbijaju, želeći da Srbe u Republici Srpskoj nazovu genocidnim, nije do Srba, već do njih. Borcima, širom bivše Jugoslavije, koja je nažalost bila spomen kosturnica srpskog naroda, je poruka. Ljudi ginu, ljudi su smrtni, ljudi umiru ali slava boraca za slobodu nikada ne umire.

Ja sam obrazlažući prethodni amandman rekao da je apsurdno da ukoliko se on ne prihvati, obrazlagati amandmane 86. i 87. budući da su oni međusobno povezani, i da se baziraju na tome da naknade borcima i drugim korisnicima na prava iz ovog zakona ne treba da bude socijalna pomoć, već materijalna priznanja. Na član 86. amandman je podneo Zoran Despotović. Dame i gospodo narodni poslanici, amandman SRS na Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, odnosi se na član 86. stav 1. Predloga zakona, gde smo tražili da se broj 60, zameni brojem 50, uz obrazloženje da borcima iz člana 7. ovog zakona, kojima je priznat status borca, izvršeno razvrstavanje u kategorije boraca, koji ispunjavaju sve uslove, navedene u tačkama od 1. do 10. ovog člana i treba omogućiti da to pravo počnu ostvarivati sa navršenih 50 godina života. Kao što vidimo, pomenuti član propisuje pravo borcima na dodatak i odmah da kažem da je to novo pravo koje pripada svakom borcu kojem je utvrđen status borca, po ovom zakonu. Mi iz SRS, opravdano smatramo da bi ovo pravo trebalo da pripadne borcu sa 50, i možda je bolje da ne postoji granica, gospodine ministre, godine života, ukoliko on i članovi njegove uže porodice, a koji žive u domaćinstvu ne ostvaruju taksativno navedene prihode. Ovaj iznos prava se utvrđuje odgovarajućem procentualnom iznosu od najnižeg iznosa penzije u osiguranju zaposlenih za mesec, koji dva meseca prethodi mesecu u kome se ostvaruje pravo u zavisnosti od kategorije kojoj borac pripada, u koju je i razvrstan. Srpska radikalna stranka, smatra da je ovo bolje rešenje i da je apsolutno prihvatljivo i da država treba da pokaže više empatije za sve one koji su se za nju borili i krvarili. Dakle, država treba da štiti prava i interese boraca, a ne onih koji je kradu i pljačkaju.